Vy jste chtěl ukrást 60 miliard konkrétně na ekologické zakázce. Já jsem mluvil o tom, že 100 miliard je karusel, a kdyby tady někdo vybíral daně řádně, tak máme ještě 30 navíc, a to sám váš kámoš Knížek, se kterým jste si skoro zprivatizoval finanční správu, také potvrdil v jednom rozhovoru. Děkuji za dodržení času. Mám další faktické poznámky. Přednost mají elektronické přihlášky, čili nejdříve s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Farský.

Vzhledem k tomu, že pan ministr financí neodpověděl Kalouskovi, na co potřebuje těch 60 miliard navíc, tak mu odpovím já za něj: na to, aby se sanoval ten superbordel, který se děje teď panu ministru dopravy. Protože kdo bude hradit škody za to, co předvádí jím řízená organizace na D1?

Takže tam potřebuje ty peníze, protože někdo ty škody bude muset zaplatit! Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Farský, potom přednostní právo pana předsedy klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Já tady prozradím svůj zdroj. Článek se jmenuje Na korupci a plýtvání nám utíká 200 miliard, řekl Babiš voličům. Za zásadní označil, že státu ročně kvůli korupci a plýtvání utíká 200 miliard korun. A pokud si dáte do vyhledávače 200 miliard ve spojení se jménem Babiš, vypadne vám odkazů i novějších mnoho. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Blažek.

Tady jsou konkrétní otázky na to, co je.

Mimochodem pro paní kolegyni

Jsme v podrobné rozpravě a já prosím tedy kromě těch, kteří mají přednostní právo, aby navrhovali případně usnesení. Prosím, pane předsedo. Děkuji za upozornění. V naší Poslanecké sněmovně může vystoupit poslanec a říct: vy jste chtěl ukrást 60 miliard a je ticho!

Než se dostanu k tomu, co jsem chtěl, tak podle mě tady zazněla věta, proti které já, mé kolegyně a mí kolegové opravdu protestujeme.

To je dobrá zpráva kdyby byla pravdivá!

To prostě není možné.

To prostě není pravda.

Tak to je!